Ale já jsem si vytáhla ty oficiální statistiky Cermatu a podle těch statistik činila čistá neúspěšnost prvomaturantů z matematiky v jarním termínu roku 2019 pouze 15,5 % a po opravném termínu na podzim 2019 to bylo 11,7 %, přičemž víme, že žáci mají k dispozici ještě třetí termín, tudíž ten výsledný podíl je potom výrazně nižší.

Takže pokud to hodnotíme z hlediska neúspěšnosti, tak matematika na tom není zdaleka nejhůř.

Ale právě proto se jí říká maturita. Děkuji vám. Děkuji. Další do rozpravy je přihlášena paní poslankyně Valachová. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi už jenom krátkou poznámku.

Na straně 55 se v případě změny modelu maturitní zkoušky dozvíte toto: